Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

U osob nad 18 let věku navrhují zvýšení o 200 %. Navrhovatelé poukazují na to, že osobám v prvním a ve druhém stupni závislosti byl příspěvek naposledy zvýšen v roce 2016, a to pouze o 10 %. Stále výrazněji se podle nich tak otvírá propast mezi výší příspěvku na péči u osob v prvním a druhém stupni a u osob ve třetím a čtvrtém stupni na straně druhé. Předpokládaný finanční dopad odhadují předkladatelé na 4,5 až 5 miliard korun ročně.

Pane poslanče, máte slovo. Budu jenom velmi stručný, poněvadž tento zákon o sociálních službách už čeká opravdu drahnou dobu na to, aby byl projednáván. Je pravdou, že to, co navrhuje předkladatelka, že v prvním a druhém stupni to vzalo skutečně velký rozdíl mezi třetím a čtvrtým stupněm, který jsme navyšovali během minulé vlády. Nicméně ten zákon o sociálních službách, jak vím, je v tuto chvíli ve vnitřním připomínkovém řízení Ministerstva práce a sociálních věcí. Budeme hlasovat samozřejmě, aby to šlo dál a dál, protože nevíme, do jaké míry Ministerstvo práce a sociálních věcí bude v zákonu o sociálních službách reagovat právě na jednotlivé čtyři stupně příspěvku na péči.

Tady mluvíme skutečně o lidech, kteří tu vnější pomoc potřebují. Takže já pevně věřím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí pan kolega Marian Jurečka je v tuto chvíli v Senátu, poněvadž tam projednávají další sněmovní tisky, takže tady být nemůže, ale upozorňovali jsme na to na výboru pro sociální politiku i během dnešního dne, že jednoduše se nesmí tady toto udát bez toho, aby nebyl valorizován příspěvek na péči.

Takže za nás tady toto má podporu. Určitě budeme u druhého čtení připravovat i naše pozměňovací návrhy a pevně věřím, že příspěvek na péči do budoucna bude stoprocentní pro nějakou omezenou skupinu lidí, kteří opravdu jsou odkázáni na lůžko. Takže moc děkuji. Děkuji panu poslanci. Žádnou další písemnou přihlášku nemáme, ale eviduji přihlášku z místa pana poslance Navrátila. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji moc za slovo. Já bych chtěl jenom potvrdit slova pana poslance Juchelky, že ministerstvo opravdu pracuje na novele zákona o sociálních službách.

Děkuji moc. Děkuji panu poslanci. Já tomu rozumím, pane poslanče Navrátile, prostřednictvím paní předsedající.

Děkuji a také k faktické poznámce se přihlásil pan poslanec Kaňkovský. Pane poslanče, vaše dvě minuty k faktické poznámce. Prosím, máte slovo.

Tam skutečně si ministerstvo musí velmi lámat hlavu nad tím, aby se těm nejpotřebnějším, kteří využívají asistenční službu, pečovatelské služby, nesnížil objem péče. Pan ministr se k tomu vyjadřoval a já pevně věřím, že dokáže tu vyhlášku v té konečné verzi připravit tak, aby nedošlo k tomu, na co jste tady upozorňoval, tak jenom to zmiňuji.